Teprve na základě této zkušenosti se do tohoto zákona implementuje například zjednodušení zápisů ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. Opět je to na základě zkušenosti teď aktuální. Já myslím, že to snad všichni soudní dokážou pochopit stejně tak, jako je otázka naopak zjednodušeného výpisu z rejstříku v případě, že ty rodiny se vrací na Ukrajinu, aby ředitelé škol nebyli zatěžováni tím správním kolečkem, které jim správní řád dneska nařizuje. To jsou konkrétní věci, na které ta novela reaguje.

Já bych chtěla na pana ministra. Máte tady vládu? Čtyři ministry. Prostě starejte se o svoji vládu, ta nechodí do práce a nevím, proč...

Děkuji.

Já jsem kritizoval vás, že jste za tu dobu, co tady máme ukrajinské uprchlíky, pro jejich integraci neudělali téměř nic. A je to pravda!

Je to tak! Neudělali jste nic a styďte se za to! Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A jenom odvádíte pozornost od toho, že jste nebyli schopni zajistit lex Ukrajina včas, že jste nebyli schopni prosadit včas, a ještě tady nemáte ministra!

A uvědomte si, že jako člen vlády a členové vlády se musíte zpovídat této Poslanecké sněmovně! Jenom pro pořádek připomenu, než vám dám slovo, paní poslankyně, že jednáme o tom, abychom posoudili, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Takže musí být zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů. Nebo musí tedy zásadním způsobem být ohrožena bezpečnost státu.

Už tehdy, přestože jsme hlasovali pro tento návrh, bylo jasné, že už došlo ke zneužití tohoto institutu.

Byly případy, kdy poslanci vládní koalice za hnutí ANO řekli, že ne, že tohle legislativní nouze není. Řekli, že to nenaplňuje podmínky a že to také nechtějí v legislativním stavu nouze. My jsme měli odvahu jako vládní poslanci se postavit své ministryni. Děkuji i za dodržení času. Oba s faktickou poznámkou.

A já ještě na kolegyni.

Nyní pan ministr s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.